Teď mají jedno dítě na střední škole, druhé dítě na vysoké škole, a automaticky, pokud je jedno dítě ve čtvrtém ročníku, druhé na vysoké škole, tak tito manželé nemají vůbec nárok na jakoukoliv pomoc. Na druhou stranu každý den v zaměstnání, které je velice náročné, hlavně psychicky i časově, vyplácejí nebo administrují dávky lidem, kteří se mnohdy záměrně vyhýbají práci, a tito lidé mají automaticky všechno.

Takže já bych se přikláněla určitě k tomu, abychom to odsouhlasili pro všechny, abychom si vzali opravdu příklad třeba tolikrát jmenovaného Rakouska.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Já nikoho nevidím, nikoho neregistruji. Pan ministr. Děkuji, vážený pane předsedající.

Tady byl několikrát zmíněn příklad rakouské vlády.

Ale to není pravda. Česká republika má poměrně rozsáhlou síť sociální podpory a hmotné nouze.

Není to tak.

Tam také navrhujete pokračování, nebo to nebude pokračovat?

To nedává logiku.

To je zhruba částka 1 milionu korun při dnešní hladině průměrné mzdy v České republice.

Já si myslím, že ne.

Ano, neříká se to jednoduše.